Toto bude opravdu jenom krátká faktická poznámka.

Protože není možné porušovat princip předvídatelnosti práva. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pan poslanec Marek Výborný.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych vaším prostřednictvím rád reagoval na slova pana poslance Ferance, který tady hovořil o dobrovolném omezení odměn. No ale pokud je něco dobrovolného, tak se to přece nedělá zákonem. Opakovaně to tady zaznívalo. Samozřejmě že může. Protože každý, kdo to chce vyřešit, tak to samozřejmě vyřešit umí. Je to svobodné rozhodnutí každého. Opravdu netuším, proč bychom tady měli na tyto věci přijímat jakékoliv zákony.

Není pravdou, že tou ambicí, tou motivací jsou peníze. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Připraví se pan předseda Stanjura.

Dovolte mu, aby v prostředí důstojném pro projednávání zákona o obcích mohl své slovo říct. Máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, skoro se mi chtělo říci, jaký je návrh zákona, taková je reakce sněmovny. Ale samozřejmě každý na to máme trochu jiný pohled. Že dobrovolně povinně, to znám z jiného režimu, kdy jsme také dobrovolně chodili k volbám a povinně. Takže samozřejmě dobrovolně není určeno zákonem. To si myslím, že si můžete zjistit někde na internetu.

Dostal jsem se, kupodivu.

Ale na voliče to nemá žádný vliv. Znovu říkám, že mě se to netýká.

Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou, připraví se kolega Benešík. Padají tady dneska silná slova, já se přidám.

Takže pobírá tři platy. Já mu to přeju. Takže voliči to věděli, přesto vyhrál. Já mu to neberu, já jsem pro zamítnutí toho zákona a budu proti tomu zákonu, že bude zamítnutí. Zatím, podotýkám.

A někdo, kdo je ředitelem dvou velkých krajských nemocnic, u toho žádnou kumulaci odměn neřešíte. Možná odpověď je poměrně jednoduchá.

A nikomu z těch předkladatelů to vlastně nevadí! Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pokud vy, co chcete limitovat platy politiků za kumulaci funkcí, tak byste ho měli právě rozšířit o ty jiné, kteří jsou placeni z veřejných peněz, a nejsou to starostové, místostarostové, hejtmani, vicehejtmani. To je přece nesystémové. My to nechceme. My to nechceme. Já nechci ani ty politiky, ani ty doktory. Takže buď buďte stoprocentní a nebuďte populističtí. A ještě jedna poznámka. On když kandidoval na senátora, řekl, že si nechá plat starosty a bude brát oba.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Tak vadí ta kumulace funkcí, nebo vadí ten plat?

Podívejme se také na lékaře, podívejme se na školskou sféru, na kumulace poslanců, senátorů, rektorů a podobně.

Já nepodpořím tento návrh, protože v tom, co jsem tady uvedl zase schválně úplně paradoxní příklady je to prostě iracionální, je to pokrytecké.